Takže tolik jenom k té zprávě a věřím, že Poslanecká sněmovna vezme zprávu na vědomí. Všechny dotace jsou naprosto úplně nepatřičné. Bohužel v zemědělství je nutno zatím ty dotace mít, podporovat naše zemědělce, aby byli konkurenceschopní, protože celá Evropská unie své zemědělce výrazně podporuje a my nemůžeme být stranou. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi a další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, pane ministře, projednáváme zprávu o stavu zemědělství za rok 2014, tak by se někomu mohlo zdát, že je to vlastně už po funuse a že v tom není možná nic zajímavého. V té zprávě se píše, že došlo a já to odcituji raději, než abych se dopustil nějakého nepatřičného omylu k ekonomickým výsledkům agrárního sektoru se tady píše, že rok 2014 představuje vůči výsledkům roku 2013 další posílení stabilizace odvětví zemědělství s významným růstem všech globálních ukazatelů, přičemž na druhé straně a ta čísla, co se týkají zaměstnanosti v agrárním sektoru, tady dílem říkal pan ministr, dílem pan kolega předřečník, který upozornil, že vlastně oproti jiným odvětvím ten zemědělský sektor padá, co se týká počtu zaměstnanosti, to za prvé.

Na posledním jednání zemědělského výboru jsme byli seznámeni s názorem Agrární komory právě na tuhle oblast a už v roce 2014 bylo vidět, že k tomu konfliktu mezi produkcí a odbytem, tudíž cenou, zcela určitě dojde.